Na okraj společnosti.

Izraelští vojáci zastřelili další palestinské dítě.

Několik lidí zemřelo, desítky utrpěly zranění. Židovskému státu je sedmdesát.

Informovaly o tom palestinské úřady.

Tady bych možná potřeboval poradit.